Bez velké mediální pozornosti prošlo, že vlastně už Nejvyšší správní soud zamítl druhé podání od majitelů webů, které byly na začátku konfliktu na Ukrajině vypnuty.

Děkuji za dodržení času. Takže to mám jako první bod dnes, případně první bod v pátek. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, já budu mít dva body.

Děkuji, já vás přeruším, pak vám samozřejmě dám čas navíc.

Já tomu rozumím.

Všichni jste mi to hlásili a podobně. A teď mám ten druhý návrh, který krátce odůvodním.

Je potřeba vědět, jakým způsobem tak budete činit, jestli skutečně chystáte změnu zákona, protože jsem si přečetl od vládního zmocněnce, že je potřeba změnit zákon, protože dnešní paragrafy na to nemyslí.

To znamená, je možno se na to připravit a v zásadě už to nebude nic blokovat.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

On, říká: Ne, ne, ne, to je špatná informace, ne aby se snížil, ale aby se zkrátilo to období, kdy ho matky mohou čerpat.